A jinak jsem chtěl poděkovat panu poslanci Nacherovi, prostřednictvím paní předsedající, za to, jak k tomu přistoupil, i to, že nakonec nenavrhuje žádné usnesení.

Děkuji za slovo, pane předsedkyně.

Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Žáček. Je to dlouhodobé, systematické, plánovité manipulování realitou. Nyní již tedy nevidím nikoho přihlášeného v rozpravě. Nyní se tedy ještě jednou táži pana poslance Nachera, jestli platí ta jeho slova ano, platí že nebude navrhovat usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi, proto projednávání této písemné interpelace tímto končím. Další je interpelace na místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Ten odpověděl na interpelaci poslance Kamala Farhana ve věci čekacích dob u plánovaných výkonů. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 319.

Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já jsem požádal pana ministra Válka, aby se vyjádřil k čekacím dobám u plánovaných výkonů a jak je vyhodnocuje Ministerstvo zdravotnictví. Jelikož ty formulace, které mně přišly, jsou obecné, tak jsem o tom chtěl dneska s ním podrobně diskutovat. Jelikož pan ministr není přítomen a já považuji za nutné, abychom o tom spolu pohovořili tady na plénu, tak bych si dovolil navrhnout, abychom tuto interpelaci přerušili do jeho přítomnosti. Děkuji. Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o navrženém přerušení, a totiž přerušení do přítomnosti pana ministra Válka, bloku písemných interpelací.

Poprosím nově příchozí kolegy a kolegyně, aby se také už přihlásili, a mohli jsme zahájit hlasování o přerušení této písemné interpelace. Někteří už začali hlasovat, předpokládám, pánové poslanci, kteří tady jsou s faktickou, pan Bauer...

Hlasování číslo 144, přihlášeno 101 přítomných, pro 99, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tuto písemnou interpelaci přerušili do přítomnosti místopředsedy vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, a uzavírám její projednání v tomto bloku. Otevírám projednání taktéž interpelace na ministra zdravotnictví a místopředsedu vlády Vlastimila Válka, který odpověděl na interpelaci poslance Kamala Farhana ve věci kapacity zdravotnických pracovníků a potřeby poskytovatelů péče k zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 320. Otevírám rozpravu. Vidím, že má zájem vystoupit pan poslanec Farhan. Opět děkuji za slovo. Jedná se o kapacity zdravotnických pracovníků a jejich vyhodnocování. V jeho vystoupeních jsme zvyklí, že říká, že ví, že řídí, že rozhoduje, ale jeho odpovědi na můj dotaz byly velmi obecné, to znamená, musíme připravit podrobné mapování, bude nezbytná restrukturalizace, představíme na jaře, a já si myslím, že už po roce jeho působení by takovéto odpovědi neměl používat a měl by na otázky konkrétně odpovídat. Takže jelikož zde není přítomen, tak si vás paní předsedkyně opět dovolím požádat, abychom tuto interpelaci přerušili do doby, než bude přítomen. Děkuji. Děkuji. Žádné další přihlášené v rozpravě nevidím, proto rozpravu končím a můžeme zahájit hlasování. Opět jsem zaznamenala váš zájem o odhlášení, takže se všichni, prosím, opětovně přihlaste svými kartami.

Zahajuji hlasování o tomto přerušení. Ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 145, přihlášeno 108 přítomných, pro 107, proti 1. Návrh byl přijat.

A nyní tedy vzhledem k tomu, že už nemáme žádný další bod, tak bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 171.

Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 168, což jsou ústní interpelace.